6.

U stolku zpravodajů již sedí za vládu pan ministr kultury a zpravodaj pan poslanec Roman Procházka.

Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru Radka Vondráčka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Za třetí pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a za čtvrté zmocnil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru. Toť vše. Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí místopředseda sněmovny pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo. Vážená paní kolegyně, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dostáváme se do druhého čtení zákona, který v posledních dnech vzbudil obrovskou kontroverzi zejména mezi obcemi, městy, drobnými živnostníky, vzbudil velkou kontroverzi také u audiovizuálních tvůrců, u producentských asociací, u majitelů kin a dalších profesních organizací, kteří s ním zásadním způsobem nesouhlasí. A kolektivní správci, tak jak se v poslední době chovají, jak chtějí z roku na rok navyšovat platby OSA o 50 %, DILIA o takřka 30 %, to jsou čísla, která jsou naprosto neúměrná. Velmi si vážím po projednání se všemi kluby i s panem ministrem, že je tady vůle k tomu, abychom zákon vrátili garančnímu výboru k novému projednání, kde by se zakomponovaly veškeré pozměňovací návrhy tak, aby tomu tak být nemohlo, aby zdražování kolektivních správců a neúměrná zátěž jak na podnikatele, zejména na ty drobné, tak na obce, mělo svoje hranice. Aby to byla maximálně např. výše inflace, trojnásobek výše inflace v posledních letech. Ale nechat volný průchod ve zdražování o desítky procent i do budoucnosti, si myslím, že je této Sněmovny nehodno a nedůstojno.